Pan ministr Zaorálek tady také říkal, že vyšší nabídka nebyla. No ona nebyla z toho důvodu, že nebyla žádná soutěž.

A nebylo to na základě žádného znaleckého posudku, ale na základě toho, že společnost Penta nabídla 4 mld. korun. A ten milion tam byl jenom proto, aby tam ta cena byla vyšší.

To znamená, musel jí doložit, na základě jakých finančních údajů by byl schopen ty finanční prostředky vrátit zpátky.

On to dokonce říkal i pan Mládek, tehdy byl teprve poslancem, nebyl ministrem, a byl tam přizván jako ekonomický expert. Na jednání vlády říkal, že má vláda několik možností. První prodat KARBON INVEST za tu částku, kterou jim stanovili. Druhá varianta byla neprodat a být výrazně tvrdším minoritním akcionářem. Protože tak či tak společnost OKD zůstane i do budoucna problémem pro stát a nezbaví se nutnosti investovat do sanací, rekultivací a dalších věcí. Rozhodnutí vlády, i přestože je politické, a paní ministryně financí mi to několikrát vzkazovala v rámci interpelací, musí být účelné a hospodárné. To znamená, že pokud o něčem rozhodnu, tak i tak musím finanční prostředky vynakládat efektivně. To jsme si už nedávno vyzkoušeli třeba i u dálniční známky a dalších věcí.

Pan ministr Zaorálek zde říkal, že trestní oznámení, která jsou jakoby v závěrečné zprávě, jsou obecná.

Myslím si, že se třeba státních zástupců můžete zeptat, jakou radost mají z toho, když vy podáte trestní oznámení a všechno, co jste se dozvěděli, a všechno, co víte, vlastně následně ten člověk potom vyříká do médií.

On byl na pozici standardního referenta a i přesto dle výpovědi mnoha svědků byl ten, který vlastně to tam všechno prakticky řídil. Protože většina těch svědků se bude vymlouvat na ty lidi, kteří byli i v postavení, které bylo výrazně níž, než byli oni. S tím, že oni za to nemůžou.

Ale jestli jste se dívali do, a to tady zmiňoval zase pan poslanec Volný, ty pravomoci vyšetřovací komise nejsou úplně velké a my nemáme přístup do databáze policie, abychom zkontrolovali, zdali všechny ty případy nebo zdali trestní oznámení již byly či nebyly promlčeny.

Děkuji. Ale ještě jednou, pane předsedo.

Píšete nám to v té zprávě. Tam nebyly vloženy byty, tam byly vloženy domy s nájemními byty! To je prostě, jako kdyby to není slovíčkaření. To je prostě jiná právní kategorie, jiný proces a jinak se to posuzuje. To není slovíčkaření. Tak je to asi to samé, jako kdybychom řekli, že jsme někam dali buřty ale my jsme tam nedali buřty, my jsme tam dali jenom ty prasečí půlky, z kterých se pak ty buřty budou dělat. To prostě není to samé! Zpráva říká, že byly vloženy byty. Ale to není to podstatné. To podstatné je, že tady pan předseda zkoušel hájit, proč jsou tam ti mrtví vypsaní. Že se tím bude policie zabývat. Ale policejní protokoly jsou tajné. Tahle zpráva je veřejná!

A oznámili jste do světa: Podle nás jsou tohle potenciální zločinci! Těch patnáct živých se očistí, protože nebudou obviněni.

Dobrý večer všem a budeme pokračovat v rozpravě.

Děkuji, já budu velice krátký. Vaším prostřednictvím ke kolegovi Kalouskovi. Neustále opakuje domy.